Vážení kolegové, kolegyně, děkuji vám za pozornost a děkuji panu ministru zdravotnictví, že je zde přítomen, protože jsou to otázky, které jsou citlivé, týkají se rodičů, dětí, žáků, studentů a škol, a opravdu jsme bombardováni jako poslanci a poslankyně žádostmi, které jsem formulovala. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Hezký večer, dámy a pánové, pane ministře, paní ministryně. Dovolte, abych tedy i já otevřela kapitolu, která už byla částečně otevřena při projednávání předešlého bodu, ale pan ministr neměl příležitost se k tomu vyjádřit. Týká se to testování.